Dobrou noc? Dobré brzké ráno. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo. Jak už tady řekl i Tomio Okamura, exekuce jsou jedním z našich důležitých programových bodů. My jsme se tím zabývali a zabýváme se dlouho.

A já mohu říct za sebe a za hnutí SPD, že my ten návrh také podpoříme. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já začnu netypicky, pochválím dva členy vládní koalice.